Druhá moje otázka na výboru vznesená a nezodpovězená byla: Co bude dělat resort Ministerstva obrany, když si všichni vojáci, kteří budou sloužit, protože je nebude mít možnost nikdo nahradit, protože vojáků stejně jako policistů není moc, vezmou a budou čerpat náhradní volno? Protože tady jsou vlastně dvě možnosti. Jedna možnost je buďto finanční kompenzace, že za to dostanou zaplaceno, anebo že si budou čerpat volno. Podstav musí být známý panu ministrovi obrany, stejně tak jako je známý panu ministrovi vnitra v případě policie. Takže to nebudou lidé chodit na cvičení? To nebudou na Generálním štábu vojáci pracovat, protože budou čerpat volno? Nic proti tomu nemám.

Budu se na to samé ptát pana ministra vnitra Chovance, takže jsem ráda, že tady je a že to slyší, že si bude moci připravit odpovědi na tyto otázky na příští středu. Dále bych se chtěla zeptat pana ministra skutečně se omlouvám, že otravuji ve třetím čtení, ale pokud nedostanu na svoje otázky odpovědi řádně na výboru, tak mi nic jiného nezbývá, protože tam skutečně kolegové mohou potvrdit, že jsem řekla, že chci odpovědi na tyto otázky před třetím čtením. Nedostala jsem nic. 2.